Šestým důvodem pro hlasování o nedůvěře vládě je skandální přístup k řešení otravy řeky Bečvy. Už to bude, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, osm měsíců, kdy sledujeme do očí bijící neschopnost vyšetřit jednu z největších ekologických havárií v historii České republiky. A já teď nespekuluji o tom, jestli je to diletantismus, nebo nějaká snaha zamést tu kauzu pod koberec, ale to, co všichni vidíme a co zneklidňuje občany, je přece jasné. Dámy a pánové, opravdu věříte této vládě? Všechna tato selhání mají vedle tedy vlády Andreje Babiše jednoho společného jmenovatele a tím jsou raketově rostoucí náklady, respektive výdaje státního rozpočtu. A to je náš sedmý důvod. Je třeba hodně nahlas říct, že tato vláda zadlužuje naši zemi v míře, která v novodobé historii České republiky nemá obdobu. A nelze to celé připsat na účet pandemie. Ani náhodou. To se jenom o to neúspěšně pokouší Ministerstvo financí. A dá se to vyčíst i z čísel, která samo Ministerstvo financí překládá.

A řekněme si otevřeně, že i samotný účet České republiky za pandemii by byl mnohem nižší, kdyby nám vládli odpovědní politici, kdyby na příslušných místech byli odborníci, a nikoliv kdyby to tady řídili nezodpovědní populisté. Nemuseli bychom totiž v takovém případě ze svých daní platit předražené respirátory, nefunkční testy, zbytečně zakoupené čínské jehly, ale ani miliardové odškodné podnikatelům za právní zmatky, které nekompetentní přístup jednotlivých ministrů způsobil A na závěr, dámy a pánové, osmý, jako poslední jsem si nechal osmý důvod, to je téma, které osobně považuji za jedno z nejzávažnějších. Příliš dlouho zavřené školy, mimořádně pomalý návrat dětí do standardní výuky, to všechno je neomluvitelné selhání. To i divákům sportovních utkání byla ze strany vlády věnována větší pozornost než dětem, které se teď připravují na budoucí život. Bohužel současné výsledky prvomaturantů i výsledky žáků z odborných učilišť ukazují na veliký, byť zatím do jisté míry skrytý problém, s nímž se české rodiny, český stát budou muset potýkat minimálně dalších deset let. Za sebe dodávám, že to je problém, který v tomto rozsahu vůbec nemusel nastat, jak to ukazuje praxe z jiných evropských zemí, kde dokázali udržet školní docházku i v průběhu pandemie a vyrovnali se s touto věcí mnohem lépe než česká vláda. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čím dříve toto všechno skončí, tím lépe. Já jsem vám tady představil osm důvodů, osm hlavních důvodů, proč si v koalici SPOLU myslíme, že tato vláda musí skončit. Nejsou to, jak jsem říkal, samozřejmě důvody všechny a je na vás, abyste je pečlivě zvážili. Důvěra znamená ochotu spolehnout se na druhé, spolehnout se na druhé a svěřit jim do rukou svou budoucnost.

Věřím této vládě? Dokážu této vládě svěřit budoucnost svou, svých dětí a občanů této země? Odpověď poslankyň a poslanců koalice SPOLU zní jasně a ta odpověď je: Ne!

Nyní mám zde několik přihlášek s přednostním právem ještě před otevřením rozpravy a já dávám slovo panu premiérovi Andreji Babišovi, připraví se pan předseda Ivan Bartoš. Jenom zopakuji, nenacházíme se v rozpravě, nejsou možné faktické poznámky. V tuto chvíli tady mám osm přednostních práv. Prosím, máte slovo. Dobrý den všem. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, už potřetí se tu scházíme, abychom hlasovali o nedůvěře vládě, tentokrát čtyři měsíce před volbami. Prý chcete vyslovit nedůvěru například proto, že nemáme většinu. KSČM, pane předsedo, nebyla nikdy náš koaliční partner.

A jak to bylo s tím střetem zájmů?

Vždy jsem dodržoval veškeré právní předpisy. A Evropská komise nemá co vykládat české zákony!

A Česká republika žádné peníze vracet nebude.

Takže je to celé nesmysl. A předpokládám, že vaši partneři o tom budou mluvit.

No dvakrát nejlepší ministr financí, pan Kalousek ji kontroloval. Firma měla nárok na tu dotaci a vrátila ji.

Je potřeba stíhat toho Babiše. Kde jsou ty miliardy, co jste rozkradli?